Děkuji, pane místopředsedo.

Tak ano.

Je nějaký další návrh? Žádný další návrh nevidím. Budeme hlasovat postupně.

Druhým návrhem byl návrh paní poslankyně Aulické, aby byl tento návrh přikázán jako dalšímu výboru také výboru pro sociální politiku.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán jako dalšímu výboru k projednání výboru pro sociální politiku.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání. Vyjasníme si jednu drobnost, která byla součástí rozpravy. Ptám se pana poslance Jana Birkeho, jestli návrh na prodloužení lhůty k projednání byl součástí jeho návrhu, nebo jestli to byla jenom varianta. Čili byla to jenom jako možnost. Čili pozitivní návrh nepadl. Jenom abychom, než začneme další bod, měli vypořádány všechny věci, které tady byly řečeny.